Naším úkolem není nijak řešit tu věc věcně, ale pouze jsme zkoumali, zda jsou dány podmínky pro trestní stíhání.

Děkuji, pane zpravodaji. A nyní otevírám všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášené následující poslance a poslankyně: paní poslankyně Válková, pan poslanec Faltýnek, Svoboda, Růžička a Vondráček. A s přednostním právem se hlásí pan předseda ANO Andrej Babiš. Děkuji za slovo. Dobrý den, vážená paní předsedající, vážení poslankyně, vážení poslanci.

Já mám projev na dvě a půl strany, takže možná mě taky nebudete poslouchat, ale podstatné je, abych se tady k tomu vyjádřil.

I po čtyřech a půl letech od zahájení mého trestního stíhání trvám na tom, že celé

Neuvěřitelné, patnáct let.

Všechny podmínky pro udělení dotace byly splněny a poté opakovaně kontrolovány.

Farma stojí, je otevřena široké veřejnosti.

A k tomu samozřejmě dotace byla vrácena!

Ale postupně začala obvinění odpadat.

A pan nejvyšší státní zástupce prodloužil stíhání.